Dávám na zvážení a poprosil bych vás o úvahu, pane ministře, zda stejně jako bylo ustoupeno u EET od těch takzvaných anonymních udání, jestli by to nebylo řešitelné i v rámci registru. Domnívám se, že by bylo opravdu žádoucí, abychom uvažovali o zavedení adresného přístupu oznamovatele podnětu, či nějakou jinou vhodnou formou upravit registr majetkových přiznání tak, aby skutečně vedl k řádnému evidování, ovšem aby byla v maximální možné míře eliminována možnost jeho zneužití.

Ale v obecné rovině prostě... Doba se změnila.

Takže moc nevím, kde ty informace vzaly. A za nás vám mohu říci, že my prostě na ně nahlížíme jako na nějaké podněty a samozřejmě k nim a priori přistupujeme se značnou nedůvěrou, protože jsou to anonymy.

Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám, pane ministře, za vysvětlení. Už ve vaší řeči se objevila informace, že ty podněty neberete až tak příliš vážně. Proto zopakuji tu otázku, zda by nebylo lepší nastavit takový systém, kdy by ta oznámení skutečně byla adresná, a v té chvíli by jistě odpadalo mnoho spekulativních otázek. Ale nevím, do jaké míry vy znáte realitu jinou než pražskou z těch komunálních podmínek, kdy skutečně jsou mnozí komunální politici v této fázi demotivováni po těch různých občanských, sousedských sporech, které se odehrávají na této úrovni, se vůbec té komunální politiky účastnit.

Ano, děkuji. Zkuste nám více důvěřovat, pane kolego.

A když to bude něco, co bude uvádět zcela konkrétní podezření, tak my si to podezření prověříme. A když nebude reálné, tak se zase nic nestane. Děkuji, pane ministře. Byla vylosována na sedmém místě. Paní poslankyně, máte slovo, prosím.

Prosím, pane ministře, máte pět minut na odpověď. Děkuji za slovo.

Příjem žádosti, která se týká průzkumu ložiska nalezeného za prostředky ze státního rozpočtu, oznámí ministerstvo v Obchodním věstníku.